dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Molim vas da utvrdimo radni kvorum.

Na osnovu vašeg izjašnjavanja konstatujem da postoji kvorum za rad, prisutno je više od 84 narodna poslanika. Primili ste ostavku narodnog poslanika Pavla Markova na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku. U skladu sa tim, a saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena za koji je izabran narodnom poslaniku Pavlu Markovu danom podnošenja ostavke. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da narodni poslanik Vuk Jeremić nije polagao zakletvu prilikom verifikacije mandata na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, neophodno je da sada položi zakletvu, imajući u vidu da su prestale njegove obaveze u oblasti međunarodnih odnosa, koje su ga sprečavale da učestvuje u radu Narodne skupštine. Zakona o Narodnoj skupštini pristupimo polaganju zakletve. (Predsednik čita tekst zakletve, narodni poslanik ponavlja.) „ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI“ Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve, čestitam vam i želim vam uspešan zajednički rad u ovom periodu.